Děkuji panu ministrovi.

Obsahově si myslím, že pan ministr vše podstatné řekl.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé, která byla podepsána v Kasane dne 10. června 2016.

Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru což tímto činím. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci. Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu a ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování. Pardon, pan ministr má zájem o závěrečné slovo.

Ale není problém to poskytnout, pokud to tady dnes neřekneme. Děkuji panu ministrovi. Nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o usnesení tak, jak je navrhl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.